Takže to je ta jedna opravdu špatná zpráva.

Díky tomu tedy některé rodiny zvládnou vyčerpat alespoň o něco více. Za tento návrh, který prošel Pirátům, jsem moc ráda a děkuji za to těm, kdo nás podpořili.

Takže ten, kdo si přišel prodlužovat až v prosinci, si bude výšku čerpání moci měnit až v březnu. Takovéhle různé věci bylo potřeba široce komunikovat, a to co nejdříve. To je tedy k tomu jednomu bodu předvídatelnost, ztráta důvěry veřejnosti vlastně v kvalitu veřejné správy. A druhá věc, kterou chci říct. Podpora rodin, podpora rodičovství a zároveň i podpora kvalitní a široce dostupné předškolní péče Dámy a pánové, prosím o ztišení, ať může paní poslankyně Richterová dokončit svůj projev. Prosím, pokračujte. Děkuji a péče o malé děti.

A tohle je přitom klíčová věc pro rodiny s malými dětmi, jestli opravdu pro ně bude místo třeba ve dvou letech věku dítěte, jestli opravdu ta péče bude kvalitní, protože nebude přehnaný počet dětí na typicky jednu paní učitelku. U toho chci jenom připomenout, že debata o počtu dětí na jednu učitelku, jednoho vychovatele, v mateřské škole, domnívám se, že ještě ani nezačala.

Bylo by třeba mít pravidelné, mírné zvyšování, ne takovéto skoky. To byla podstata zase pirátského návrhu pravidelné, mírné valorizace. Ten byl odmítnut. Ale já to chci připomenout. Za několik let totiž zase někdo další patrně předloží skokové navýšení a budeme zase ve strašně podobné situaci.

Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Holomčík. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové.

A tohle mně přijde o tom se moc nemluví, ale přijde mi to strašně důležité říct. My klademe na úředníky řadu povinností a tímhle jsme je prostě demotivovali docela zásadním způsobem. Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura, který se teď přihlásil. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Pokud senátní návrh nebude schválen, podpoříme i návrh sněmovní.

Protože politika je svým způsobem řemeslo a vyžaduje svoje dovednosti, a pokud se někomu něco povede, má to kolega umět ocenit.

Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Výborný. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

A takhle bych mohl pokračovat.

No evidentně ne. Evidentně ne. Budu přesvědčovat své kolegy, poslance a poslankyně, aby podpořili senátní verzi a názor opozice, protože to je můj nápad a můj projekt. Paní ministryně v tom úspěšná evidentně nebyla. Pět ministerských křesel má větší hodnotu, než to, že paní ministryni dali jejími slovy všichni za pravdu.